Já jsem se hlásila předevčírem a jsem dvacátá první. Ale nepřijde vám to zvláštní, že mluví ministři a pak sedmnáct vládních poslanců? Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, paní předsedající.

Takže děkuji za ten dech toho mého mládí na střední škole. Tak děkuji. A vyvolalo to další faktické poznámky. Pane poslanče, prosím. A já vám nerozumím. Ti lidé to berou velmi poctivě, moji kolegové.

Stejně jako je to vaše právo, tak oni mají ta samá práva, všichni máme v této místnosti stejná práva a povinnosti. To, že byli dříve, jim nemůžeme nikterak vyčítat. A tak to prostě je. Děkuji za slovo. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zuna.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

A zaznělo tady číslo nula, absolutně nic.

A dále bych rád reagoval i na paní poslankyni Ožanovou, vaším prostřednictvím, která zmínila, že my jsme dnes omezili právo mluvit, právo reagovat na výstupy, které tady byly předtím, na výstupy ministrů. Vždyť vlastně my jednáme v souladu s jednacím řádem. A jde o naprosto totožnou situaci, kdy opozice navrhuje v rámci například změn pořadu schůze změny nebo zařazení nějakých bodů a opoziční poslanci s přednostními právy, ať už je to pan Okamura, který třeba tady někdy vystupuje šest hodin, nebo pan Babiš, který vystupuje tři hodiny, a my na to taky jako řadoví poslanci nemůžeme reagovat. Děkuji za dodržení času.

My jsme se taky připravovali a dopovíme si to zítra, pozítří. Děkuji. Další s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Flek. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. Děkuji. Ano, jsem taky nováčkem, tak možná proto ta chyba, jak jste to tady zmínili, těch nováčků nás je tady větší množství. Ale kolegové z hnutí ANO vědí, že se snažím spolupracovat na té úrovni opravdu profesionální, ať je to zdravotnictví, ať je to obrana, ať je to podnikatelské prostředí. Jsou, byly momenty, kdy jsem se snažil podpořit i hlasování. zrovna se dívám na pana doktora, vaším prostřednictvím, Maška, kde jsme řešili předčasné důchody pro záchranáře. Ta spolupráce je, opravdu si myslím, širokospektrální. A jenom co jsem chtěl říct, i když jsem nováčkem, a bylo to tady několikrát řečeno, že nemáte možnost se ptát ministrů. I když já jsem tím nováčkem, já naše ministry opravdu nešetřím. Když něco potřebuji, tak si je odchytím a opravdu apeluji na určité věci, které se mně buď nelíbí, nebo pokud jsou tam věci, kterým nerozumím a potřebuji je s nimi probrat, tak opravdu tady sedí, sedí tady každé jednání Sněmovny a není problém se s nimi pobavit nebo si s nimi promluvit o té problematice, která je potřeba.

Jako když tu možnost máme my všichni ostatní, tak mě zaráží, že opozice tuto možnost nemá. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášená paní poslankyně Ožanová. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážení kolegové, nevím, jestli opravdu posloucháte. Já jsem se chtěla ptát na plénu Sněmovny. Ne někde v zákulisí. Chtěla jsem se ptát na to, co tady dneska říkali a s čím třeba nesouhlasím.

A tomu jste nevyhověli. Je třeba občas poslouchat, co i ta opozice říká. My jsme byli v koalici. To tehdy ta koalice udělala, kde bylo to ANO, aby právě dostali možnost všichni. Bylo by dobré se zeptat i vašich pamětníků, tak to bylo. A domnívám se, že to opravdu přispělo i ke korektnosti, i k rychlejšímu jednání. A jestli jste tu nebyli, já bych vám přála proslovy vašich kolegů. Tohle řekl jeden z řečníků a začal číst. Takže prosím vás, nic zvláštního se neděje.